Jaké kompetence bude tato pozice mít za mírového stavu a pro případ stavu ohrožení státu a válečného stavu? Kolik zaměstnanců mu je podřízeno nebo se plánuje, aby mu bylo podřízeno? Tohle by pan premiér měl jasně vysvětlit, jak je to myšleno. A nabízí se ještě úvahy, zda by takový poradce pro národní bezpečnost neměl raději být zvolen Sněmovnou, nebo celým Parlamentem. Navíc, jaké jsou kvalifikační požadavky na tuto funkci? Má vůbec bezpečnostní prověrku nejvyššího bezpečnostního úřadu na nejvyšší stupeň? A jak dlouhý bude jeho mandát? Například dvakrát pět let, nebo napořád anebo, jak říkáme my, na furt?

Proto poslanecký klub hnutí SPD k tomuto návrhu zákona vznáší námitku ve smyslu § 90 odst. 3 jednacího řádu Poslanecké sněmovny, tedy proti tomu, aby Poslanecká sněmovna vyslovila souhlas s tímto návrhem zákona už v prvním čtení.

Děkuji vám za pozornost.

Nyní otevírám obecnou rozpravu. Tak, pane poslanče, prosím. Dobré dopoledne. Děkuji za slovo, paní předsedající. Vážené poslankyně, vážení poslanci, v podstatě vše to podstatné bylo řečeno v rámci projevu našeho předsedy poslaneckého klubu Radima Fialy. Já bych se v krátkosti jenom zmínil o některých věcech, které on ve svém projevu neuvedl. Já si myslím, že zrušení základní vojenské služby v roce 2004 prostě byla chyba, a nikdo dnes nechce základní vojenskou službu znovu zavádět, ale je potřeba prostě nějakým způsobem reagovat na současnou situaci.

Problém je na úrovni zdravotních prohlídek v případě odvodů, ale je to samozřejmě obrovský administrativní problém. Já jsem v minulém volebním období organizoval seminář Rozvinování armády, revize mobilizačního systému. Vy jste se jako současná vláda rozhodli jít jinou cestou, ale z mého úhlu pohledu je jasné, že nějaké změny prostě by byly žádoucí, to je jednoznačné.

Ale já se ptám, na jaké tabulky chcete ty předurčené vojáky v záloze povolávat? Podívejte se na zprávu o zajištění obrany, jaké jsou stavy doplnění materiálem, jak máte zajištěno doplnění technikou z národního hospodářství, její úhrady, věcné prostředky a tak dále.

Takže já vám děkuji za pozornost.

Takže dalším přihlášeným do obecné rozpravy je pan poslanec Ratiborský. Pane poslanče, prosím. Vážená paní předsedající, děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení členové vlády, vážení kolegové, předložený návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti obrany, je velmi závažný a má potenciální dopad na většinu obyvatel České republiky. Domnívám se proto, že nemůže být Sněmovnou projednáván tak, aby s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení. Je jasné, že nás zhoršená mezinárodní situace musí vést k přijetí adekvátní právní úpravy otázek obrany našeho státu i našich spojenců, měli bychom však k takovým úpravám přistoupit po seriózní diskusi v rámci řádného legislativního procesu a právě v této situaci vážit každý argument raději dvakrát. Hnutí ANO dlouhodobě podporuje snahy o zvýšení branné připravenosti. Naše dřívější návrhy adekvátně reagovaly už na hrozby, které pro naši bezpečnost představovalo nepřátelské hybridní působení. Předložili jsme s kolegy i v tomto volebním období návrh zákona, který má za cíl vytvoření účinného systému dobrovolné přípravy občanů České republiky k obraně státu prováděné cestou branných subjektů v míru, a to výhradně mimo institut dobrovolného převzetí výkonu branné povinnosti, tedy systému provádění takzvané zájmové branné přípravy občanů k obraně státu. Je to sněmovní tisk číslo 209 a jeho včasné projednání by v tomto kontextu určitě dávalo smysl.

Jedná se o sněmovní tisk 252, a zejména o otázku vysílání ozbrojených sil. Přitom jako ústavní zákon má tvořit rámec k některým otázkám, které tady hodláte schválit rovnou v prvním čtení. Tento ústavní zákon je předložen Sněmovně v nějaké podobě už potřetí. V minulém i předminulém volebním období byl předložen s podporou napříč politickým spektrem a nebyl nakonec projednán. Má za cíl doplnit do Ústavy další účel vysílání českých ozbrojených sil do zahraničí nebo pobytu cizích ozbrojených sil na území České republiky na základě rozhodnutí vlády bez předchozího souhlasu Parlamentu České republiky. To je kardinální otázka, se kterou je dle mého přesvědčení potřeba se vypořádat přednostně. K závažnosti této ústavní změny rozhodně nepřispívá skutečnost, že na uplatnění připomínek dala vláda rezortům jen 7 dní. Návrh ústavního zákona je přitom nutné posoudit důkladně, podrobně a komplexně, tedy v řádném mezirezortním připomínkovém řízení umožňujícím důkladné posouzení dopadu navrhovaných změn. Navržená redefinice operačního nasazení má dopady na otázku vysílání ozbrojených sil, a je tedy nutné především posoudit dopady této nové definice na ústavní rámec, ve kterém se tak děje, tedy zejména, zdali navržená úprava není v rozporu s ústavním požadavkem na vysílání sil do zahraničí, nota bene je i předpoklad, že ji budeme jiným sněmovním tiskem měnit. Děkuji za pozornost. Děkuji, pane poslanče. Vaše vystoupení vyvolalo jednu faktickou poznámku, a to pana poslance Brázdila. Rád bych zareagoval ve své faktické.

Jak ho znám, tento člověk, ač máme na něho všelijaké názory a já jsem ho nevolil, tak určitě toto by nikdy nepodepsal, protože toto je prostě za hranou. Takhle se to nemá dělat a já jsem přesvědčený, jak jsem ho tam poznal, má rád pravidla a toto by nikdy neudělal.

Dobrý den.